Samozřejmě ve svém projevu budete pokračovat po zařazení hlasování, které je zařazeno na 11. hodinu.

Já se omlouvám.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 4, do kterého je přihlášeno 128 přítomných, pro 93, proti 9. Návrh byl přijat. Nyní prosím pana poslance Fialu, aby pokračoval ve svém projevu. Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych... A že se bavíte, já myslím, že se v budoucnu bavit nebudete. Vy jste mně, paní předsedající, zabránila v tom, abych vznesl námitku proti řízení schůze, že jste mně v rozporu se zákonem odňala slovo, na které jsem měl právo.

Návrh byl zamítnut. Já eviduji vaši přihlášku, pane poslanče, ale jste v pořadí, protože před vámi jsou další přednostní práva. Ano je to tak. Prosím, máte slovo.

Já s tím souhlasím, proto jsou přednostní práva.

Já jenom upozorňuji, že není diskuse, protože jde o mimořádnou schůzi, takže se dá pouze uplatnit přednostní právo, které jste učinili.

Dobrá.

Kdy se někteří z nás, které k tomu opravňuje jejich přednostní právo, přihlásili k programu schůze, protože dobře víme, že programy mimořádné schůze se někdy schvalují a někdy neschvalují, a ty důvody, proč schválit či neschválit, osoby vybavené přednostním právem většinou přednášejí a sdělují stanoviska svých frakcí, proč podpoří takový program mimořádné schůze, nebo nepodpoří. Já jsem byl řádně přihlášen se svým přednostním právem a byl jsem si stoprocentně jist, že argumenty, které bych vám tady přednesl, by většinu z vás přiměly k tomu, abyste tento program mimořádné schůze neschválili.

Jenom vás chci upozornit, že jsem přesvědčen, že jsem byl dnes zkrácen ve svém ústavním právu zákonodárce, který měl právo vystoupit a měl právo vás oslovit s žádostí, abyste neschválili program schůze. Tuhle možnost jsem neměl. Vy jste hlasovali dřív, než já jsem tuto žádost s těmito argumenty vůči Poslanecké sněmovně měl vznést. Nevím, jak jinak by se to dalo hodnotit než jako nedemokratické umlčení a jako zkrácení oprávněných ústavních práv zákonodárce.

Mimořádné schůze slouží k tomu, aby Sněmovna projednala nějakou mimořádnou situaci. Mimořádnou situaci, která většinou je v kompetenci vlády, ale stalo se z ní takové politikum, že je potřeba, aby ji projednala Poslanecká sněmovna, aby přijala usnesení, aby nějakým způsobem se obrátila na vládu, buď ji podpořila v jejím snažení, nebo aby naopak na vládu apelovala, aby svůj postup změnila. Příkladem takové mimořádné schůze je například 24. schůze Poslanecké sněmovny, která tady proběhla 12. prosince 2014 a týkala se mimořádné situace muničního skladu ve Vrběticích.